Zároveň si ale myslím, že by manžel také neměl odpovídat za dluh manžela, o kterém nevěděl, ale který vznikl za manželství.

Myslím, že má smysl debatovat nad tím, jaká výše dluhu má být společná a jaká ne, a myslím, že také má smysl debatovat nad tím, zda například nestanovit jako povinnost pro možnost vymáhání dluhu i po druhém manželovi to, že druhý manžel při určitých částkách půjčky bude uveden na konkrétním dokumentu, tedy na oné smlouvě, jinak nebude možné vymáhat tuto věc po druhém manželovi. Máme problém s tím, že ne vždy lze také zjistit z pohledu věřitele, zda ten dlužník je sám či má partnera, resp. v tomto případě manžela. Chtěl bych upozornit na to, že také přes odpor sociální demokracie jako tehdejší opozice byly zavedeny nové občanské průkazy, kde je možné neuvádět na svou žádost to, jaký je stav daného člověka, to znamená, zda je ženatý, či ne. To si myslím, že rozhodně není dobré pro věřitele, ale bohužel ani pro manžele dlužníků, kteří způsobují dluhy i svému blízkému. Myslím si, že také má smysl debatovat v této souvislosti o zřízení registru, ve kterém by bylo možné dohledat zúžení společného jmění manželů, ať už je zúženo soudním rozhodnutím, anebo například notářským zápisem. Podle mého názoru stojí za debatu i způsob provedení exekuce, a to ať už se týká možnosti získat prostředky z účtu druhého manžela, což já považuji za velmi problematické, tak vypořádání společného jmění například při prodeji nemovitosti. A protože si myslím, že tento návrh není dokonalý, ale zároveň si myslím, že není možné ztrácet čas, tak já osobně nebudu hlasovat pro zamítnutí tohoto návrhu, podpořím proto, aby prošel do druhého čtení. A byl bych rád, pokud na Ministerstvu spravedlnosti vzniká teď nějaký nový návrh, abychom jej případně uplatnili jako pozměňovací návrh k tomuto tisku, anebo budeli to rychle aby takový návrh byl předložen a schválen třeba ještě před schválením tohoto návrhu zákona, ale z důvodu předběžné opatrnosti, abychom nečekali na vládní návrh, který logicky musí projít velmi rozsáhlým připomínkovým řízením několik měsíců, bych doporučil, abychom teď tento návrh nezamítali, ale zároveň velmi dbali té debaty, která bude například zaznívat, nebo těch informací a podnětů, které budou zaznívat z Ministerstva spravedlnosti. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. S přednostním právem pan zpravodaj. Děkuji, pane místopředsedo.

Ale pokud se tedy rozhodne Sněmovna, že se ten tisk nezamítne, tak si myslím, že představitelé vládnoucí koalice nemohou jenom říci, že to prostě poběží dále legislativním procesem, ale měli by tedy jasně říci závazek, že analýza, o které hovoří i vláda a zavázala se ve stanovisku, které bylo předloženo celé Sněmovně, že tato analýza exekucí a problémů exekučního práva bude předložena tak, aby byla ještě zapracovatelná, aby poznatky z této analýzy byly zapracovatelné ještě do této novely.

Já chci říci, že všichni vnímáme to, pokud opravdu manželka nebo manžel nevěděli o dluhu, který vznikl ze strany řekněme až podvodného jednání jejich druha, to je samozřejmě nepochybně jednání, které je nejen odsouzeníhodné, ale právo by mu nemělo poskytovat příliš velkou toleranci a ochranu. Na druhou stranu musíme ale zamezit také tomu případu, kdy se skutečně účelově budou převádět majetky tak, aby jediný poškozený zůstal věřitel. Jinými slovy, manželé si budou žít na vysoké noze, ale jediný, kdo ostrouhá, bude věřitel.

Předchozí v roce 2005 dobrovolná vymahatelnost práva byla podle statistik na úrovni 5 %, dnes se pohybujeme na úrovni přes 50 %. Německo má něco přes 60 %.

Je vhodné vyřešit střetové oblasti, které i z těch problémů, které předkladatelé ukazují, vyplývají. Nepochybně ano.

Ostatně, pokud návrh zákona pouze škrtá, tak jen velmi výjimečně asi přinese novou kvalitu do našeho právního řádu. Děkuji panu zpravodaji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Marek Černoch. Máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom říci, že souhlasím s panem kolegou Polčákem, protože vždycky ke každému dlužníkovi je i věřitel a vím, že ve chvíli, kdy člověk někomu půjčí peníze a ten se mu je zdráhá vrátit, tak se snaží všemi způsoby své peníze dostat zpět. Ale je pravda, že v současné době situace celkově v exekutorském řádu vypadá strašidelně. A já musím říci, že jsem rád, i když samozřejmě chápu námitky, že se připravují další novely, ať už poslanecké, nebo vládní, jsem rád za ty novely, protože je možnost, pokud samozřejmě je propustíte do druhého čtení, je možnost na nich pracovat. Víme všichni dobře, že nikdy není nic dokonalé a asi nikdy ani nebude nic dokonalé. Vždycky budou lidé, kteří budou hledat cestičky, jak z toho nějakým způsobem uniknout, ale musím říci, že jsem rád, protože beru řešení exekučního řádu jako takové své dítě, ačkoliv nejsem předkladatelem nebo spolupředkladatelem této novely, tak jsem rád, že se v tom něco dělá, a rád bych vás požádal, abyste tuto novelu propustili do druhého čtení, kde by se na ní dalo pracovat. Děkuji, pane poslanče. Zeptám se, zda jsou ještě nějaké přihlášky do rozpravy. Pokud tomu tak není, tak rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan předkladatel.